Ne, a na válku, prosím, se vymlouvat skutečně nemůžete, protože sami přiznáváte, a teď zase cituji ministra financí při pokladním plnění, sami přiznáváte, že její procentní podíl na výdajích nepřesahuje 0,9 %. No a teď další pecka.

Prostě nestihli jste podat žádost o proplacení peněz z EU, přestože projekty už zaplatili čeští daňoví poplatníci. V neposlední řadě bych ráda poukázala na výsledek vaší fiskální politiky prostřednictvím zcela objektivního ukazatele, kterým je takzvaný strukturální deficit neboli teď poučuji všechny, kteří by to náhodou nevěděli deficit očištěný od vlivů hospodářského cyklu.

A většina lidí tomu rozuměla.

A proto je logicky musíte zvyšovat.

Je to daň za zrušení EET. Dokonce tento názor v čase zůstal stabilní.

Nyní naopak dochází k opětovnému obnovení nekalé konkurence a šedé ekonomiky.